Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, na úvod dnešního jednání se pan premiér pokoušel odejít od podstaty problému. Tou podstatou je přece od začátku neslučitelnost trestního stíhání a výkonu funkce premiéra. Celá řada dalších řečníků jasně popsala, v čem je to neslučitelné, kde vzniká problém. A ukazuje se mimo jiné i v tom, že místo toho, abychom řešili závažnější problémy České republiky, tak tu dnes znovu debatujeme o tom, zda je možné, aby premiéra České republiky vykonával člověk, který je zároveň trestně stíhanou osobou. O to zastření problému se snaží i sociální demokracie, která pokrytecky vyzývá k plánu B, zároveň ale dává za pravdu opozici, když upozorňuje na to, a velmi hlasitě, že premiér se skutečně ocitá ve vážné kolizi a má vážné osobní problémy spočívající v onom trestním stíhání. Pokud se tedy dnes nic podstatného nestane a nepodaří se dojít k nějaké změně, co to bude znamenat pro Českou republiku a pro českou vládu v nadcházejících měsících? No, nepochybně to, že s každým novým zjištěním a s každým novým posunem v trestní kauze Čapí hnízdo se objeví znovu vládní otřes a vládní krize. Troufnu si také tvrdit, že s každým jmenováním významného představitele Policie České republiky, nebo dokonce policejního prezidenta, nebo dokonce se jmenováním státních zástupců se ta otázka bude otevírat znovu, protože se ten neúnosný střet zájmů, ta neslučitelnost trestně stíhané osoby a výkonu člena vlády prostě přesně ve všech těchto krocích promítá. Tak mám obavu, že se sociální demokracie odsuzuje k tomu a odsuzuje i Českou republiku k naplňování skrytého plánu P, neboli pořád dokola. Ale to není perspektiva, kterou bychom si měli přát a která by pomohla České republice. Já vám děkuji.

Faktická poznámka, pan poslanec Jurečka. Vaše dvě minuty.

Děkuji. Děkuji. Poprosím o klid v sále. Jestliže tomu tak není, končím rozpravu. Není tomu tak. Já tedy připomenu, že podle § 85 odst. 1 a 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny se o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě hlasuje podle jmen. K přijetí usnesení, kterým se vyslovuje vládě nedůvěra, je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců. Máme řádně zvolené ověřovatele, kteří už sedí na svém místě, pan poslanec Stanislav Berkovec a paní poslankyně Jana Černochová. My tedy nejprve přistoupíme podle § 74 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny k vylosování jména poslance, od něhož se bude v abecedním pořadí hlasovat. Kontrola lístků se jmény poslanců už byla provedena.

Je omluven.

Já myslím, že je možný dvojí postup. Bude to pro všechny jednodušší.

Ještě jednou poprosím o klid v sále!